Já jen znovu zopakuji to, co jsem tu už říkal, abyste si to dobře představili.

To je obrovská, neobvyklá výhoda na pracovním trhu, které se netěší nikdo ani ve veřejných institucích, ani v soukromé sféře. Je opravdu na zvážení, jestli takovou výhodu máme odcházejícím úředníkům poskytovat. Pak ten návrh obsahuje možnost, aby vzdělávání úředníků mohly zajišťovat vysoké školy, a protože tady existovala určitá nejasnost, tak vysvětlím podstatu toho návrhu.

Není to omezeno na veřejné vysoké školy, vztahovalo by se to i na soukromé vysoké školy. To, že to uděluje Ministerstvo vnitra, není omezeno na jedinou státní školu, která spadá pod Ministerstvo vnitra, v jistém smyslu tedy Policejní akademii, ale je to opravdu otevřeno všem vysokým školám, které by takovouto akreditaci získaly. A to poslední a to nejdůležitější, a to je to, na čem by nám všem mělo nejvíc záležet, co obsahuje můj pozměňovací návrh, je rozšíření možnosti nebo rozšíření těch lidí, kteří mohou působit ve státní správě.

Ještě Občanská demokratická strana předložila pozměňovací návrh pana kolegy Marka Bendy, který, jednoduše řečeno, odstraňuje určitou diskriminaci z hlediska započítávání praxe, která tam existuje, pro zaměstnance obecních úřadů.

Dámy a pánové, tolik stručné vysvětlení jednotlivých pozměňovacích návrhů, které předložili občanští demokraté. Já věřím, že aspoň někteří z vás se k našim pozměňovacím návrhům připojí, protože jsou to pozměňovací návrhy nepochybně rozumné a tento zákon vylepšující. Na závěr svého vystoupení bych ale chtěl znovu konstatovat, a to i po dnešním jednání všech zúčastněných stran, že občanští demokraté bez ohledu na to, jak budete hlasovat o našich pozměňovacích návrzích, dodrží své slovo a podpoří tu verzi služebního zákona, která odpovídá dohodě mezi námi a stranami vládní koalice. Děkuji. Pan poslanec Klán je stále odsouván, tak se domáhá aspoň technické poznámky. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych reagoval vaším prostřednictvím na pana poslance Fialu ohledně všem vysokým školám. Mám to chápat tím způsobem, že i soukromým vysokým školám? Já si myslím, že Občanská demokratická strana tady pořád prosazuje neoliberální teorii takzvaného washingtonského konsensu, což znamená ještě větší liberalizaci státní správy. To samé první kola a prostupnost ze soukromé sféry. Tam si myslím, že bohatě stačí, když to bude v těch druhých kolech.

Dámy a pánové, já nevím, o jaké teorii pan poslanec mluví, ale to vůbec není důležité. Naše návrhy a to vám mohu garantovat prostřednictvím pana předsedajícího se neřídí žádnou teorií, ale normálně se řídí zdravým rozumem a také legislativou této země. Abych to vysvětlil úplně jednoduše: Jestliže uzavřeme v prvním kole výběrová řízení jenom pro úředníky, tak si zhoršujeme výkon státní správy. A já opravdu nevidím rozdíl mezi auditorem, který pracuje ve veřejné instituci, auditorem, který pracuje v soukromé firmě, a auditorem, který pracuje na nějakém státním úřadu. A ta druhá poznámka je podstatná. Proč bychom měli rozlišovat, a děláme to někde, mezi absolventy, nebo kvalitou vysokých škol veřejných a soukromých? My máme přece jednu zvláštní věc, kterou nemají všechny vysokoškolské systémy, a to je ta, že vysoká škola na území České republiky nemůže udělovat tituly a vysokoškolské vzdělání není akceptováno a nemůže vlastně působit, pokud nemá akreditaci, kterou jí uděluje Ministerstvo školství na základě doporučení nezávislé akreditační komise.

Tady jde přece o něco jiného. Tady jde o to, že Ministerstvo vnitra udělí akreditaci škole, která bude splňovat požadavky Ministerstva vnitra na vzdělávání lidí ve státní sféře, a Ministerstvo vnitra si samo rozhodne, která ta škola je kvalitní, anebo ne. Ale já skutečně odmítám, a to je ideový postoj, rozdělování vysokých škol na veřejné a soukromé. Jsou vysoké školy dobré a špatné a stát má dostatek nástrojů na to, aby kvalitu kontroloval a těm, které špatné jsou, nedovolil působit. Žádné další faktické poznámky neregistruji. Prosím, máte slovo.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem neměl v plánu vystoupit, dokonce mi dva členové našeho poslaneckého klubu nedoporučili, abych vystoupil. Nicméně vystoupení pana Okamury a pana Kalouska mi nedá, abych vystoupil. Já bych si dovolil zopakovat některá fakta. Zákon o státní službě jsme první návrh byl v roce 2002 a byla to podmínka vstupu do Evropské unie.

Já jsem od počátku při sestavování koaliční vlády byl proti politickým náměstkům.